Ze zkušenosti fungování zákona, který je osmiměsíční a myslím, že je dobře, že tato zkušenost je za námi, jsem rád, že se ukázalo, že se svět nezhroutil, že ekonomika nepadá, naopak že jsou situace, kdy se upozorňuje na nesprávnosti. Zmíním jednu nevýhodnost, kdy i šla právě díky registru smluv, na světlo se dostaly výrazně různé podmínky od operátorů, které dostávají větší zadavatelé oproti jednotlivcům, a je dobře, že toto téma i díky registru smluv se dostalo do oblasti zájmu politiků a že je to volání jednotlivců, které je v Čechách zbytečně drahé, předražené, tak se začíná snad už efektivně řešit. Je tam samozřejmě i to, že jsme narazili díky registru smluv, možná že díky opomenutí toho, kdo vkládal smlouvy, na to, že ve zdravotnictví je část financí, která ať už u zdravotních prostředků, nebo u léků vychází ze systému prostřednictvím zpětných plateb, které nemají žádná pravidla a můžou být od 50 % až do 50 %, a kolik z nich kde, na kterých místech skončí, nikdo nedohledá. Myslím si, že to je dobře, že ve zdravotnictví peníze budou používány na léčbu. A to jsou jenom jedny z několika momentů, kdy registr smluv svoji roli už plní. Šetří obrovské prostředky a já jsem za to rád, že to, co jsme od něho očekávali, se naplňuje.

Můžete se přepnout, do jakého modu potřebujete, pane poslanče, ale ptejte se mým prostřednictvím. Prostřednictvím pana předsedajícího bych chtěl požádat pana poslance Urbana o upřesnění, jak navrhuje změnit proceduru tak, abychom toto mohli zde hlasovat a tu proceduru když tak upravit. A tu proceduru pak samozřejmě v případě, pokud nebude vráceno do druhého čtení, budeme muset i v návaznosti na to upravit. Takže chci se zeptat, jak konkrétně máme měnit proceduru. Děkuji. Omlouvám se, pane poslanče, ale mám faktickou poznámku pana poslance Ludvíka Hovorky. Myslím si, že by bylo dobré, abyste si to s panem zpravodajem vysvětlili a poté návrh přečetli, přednesli na mikrofon, aby bylo jasné, o čem se případně bude hlasovat. Nyní tedy faktická poznámka pana poslance Ludvíka Hovorky, prosím. Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo.

Jistě víte, dostala se na světlo smlouva, která popisuje výši zpětného bonusu za konkrétní velmi nákladné léčivo u jedné nemocnice, velmi velké, a ukázalo se, že velikost tohoto bonusu je kolem 25 %.

Znamená to, že tento zákon je nástrojem k tomu, aby se nastavily reálné ceny, aby se obchodovalo za reálné ceny, které v případě léčiv a zdravotnických prostředků jsou.

Jsem ochoten přijmout návrh, který byl předmětem této novely, a to vyjmout státní podnik Budvar, ale bohužel pro ty další pozměňovací návrhy nemůžu hlasovat. Děkuji za pozornost.

Pan poslanec Urban. Děkuji za slovo. Chtěl bych poděkovat panu zpravodaji i legislativě.

A tedy ten předpoklad, že se to bude hlasovat J5 a J6 před mými pozměňovacími návrhy před písmenem M je naplněn v té proceduře tak, jak byla uvedena. Já vám také děkuji. Ještě se táži, zda se někdo hlásí do rozpravy. Nikoho nevidím. V tom případě rozpravu končím. Táži se, zda si chce vzít pan navrhovatel s přednostním právem se hlásí pan předseda Mihola.